Domnívám se, že Poslanecká sněmovna by to měla řešit stejně, jako to řešila před prázdninami, kdy schválila usnesení číslo 1162, kterým uložila vládě činit ve věci prevence druhé vlny. Bohužel je to i v důsledku toho, že některé věci, které se měly stát, se nestaly. Dále jsme požadovali, aby byla předložena zpráva Poslanecké sněmovně o řešení a plánovaných opatřeních, která měla být předložena do 4. Tu jsme také neobdrželi. Samozřejmě jsme řešili testování krajské hygienické stanice tak, aby se podařilo maximálně zkrátit tu dobu mezi možnou nákazou a tím, kdy je nařízena karanténa. Můžu říct svůj osobní příběh.

Takže doufám, že tohle je opravdu naprosto výjimečný případ administrativního selhání, ale přece jenom bych rád měl k dispozici data, která dokládají, jaké jsou ty průměrné doby, jaké jsou tam doby percentilové, tak aby skutečně každý občan v České republice měl jistotu, že pokud ho nějaký kolega v práci nebo rodinný příslušník nakazí, tak se dostane do karantény velmi rychle, tak aby to dál nešířil ve svém okolí, a současně dostane ten test tak rychle, aby věděl, na čem je. Proto je potřeba posílit ta testovací centra a myslím si, že by to mělo být i součástí toho usnesení, o kterém budeme hlasovat. Samozřejmě součástí toho usnesení by měl být i apel Poslanecké sněmovny na to, aby fungoval Ústřední krizový štáb.

Ten návrh zatím není v Poslanecké sněmovně, nicméně ta myšlenka je určitě namístě.

Ministr by vystoupil se zprávou o stavu a dalších plánovaných opatřeních a současně by Poslanecká sněmovna vyslovila svoji vůli ve vztahu k návrhům nových opatření, která je potřeba urychleně zavést, abychom tu druhou vlnu pandemie v České republice zvládli. Děkuji za podporu. Děkuji. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chci rozporovat to, co tady zaznělo jako návrh usnesení z grémia.

Verbálně to tam nezaznělo. My chceme, aby se ten zákon projednával.

Já si myslím, že by to tak přece mělo být. Děkuji. Možná na vysvětlenou, aby nevznikaly zbytečně dezinformace. Je pravda, že je hodně aktuálních témat, která jsme na grémiu probírali, a hodně nových bodů a až v samém závěru jsme velice rychle diskutovali a byl přijat závěr, že všechny písemné návrhy na vyřazení, tak jak přišly od předsedů výboru, tak se všemi souhlasíme.

Registruji vaši žádost, abychom tuto část gremiálního návrhu hlasovali zvlášť.

Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Já si jenom dovolím poprosit o pouhé přesunutí, respektive posunutí, jednoho bodu výše, než je. Tím bodem je prosím návrh zákona o náhradním výživném, tisk číslo 898.

Děkuji. V tuto chvíli je to vše z přednostních práv a jako první jsem zde měl písemnou přihlášku pana poslance Kopřivy k návrhu pořadu schůze.

Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. K dnešnímu dni už to jsou dva roky, tři měsíce a tři dny, co jsme předložili spolu s desítkami dalších předkladatelů sněmovní tisk 201, je to změna občanského zákoníku. Prosím o jeho pevné zařazení na zítra po dalších již pevně zařazených bodech. Děkuji.